117.

Prosím pana ministra financí a pana zpravodaje rozpočtového výboru, kterým je pan poslanec Stanjura, aby zaujali místa u stolku zpravodajů.

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Nepřeje si. V tom případě otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy? Pan zpravodaj. Děkuji za slovo.

Já vám to zkusím vysvětlit. My jsme v rámci projednávání tohoto tisku po druhém čtení v rozpočtovém výboru přijali legislativně technickou úpravu. Podle stanoviska legislativy, a nemám důvod mu nevěřit, legislativně technická připomínka se dá načíst pouze v průběhu třetího čtení, nemůže to být na výboru po druhém čtení.